Proto vítám, že jsme včera již odsouhlasili zde v Poslanecké sněmovně vznik komise, která se tím bude zabývat. A já věřím tomu, že na půdě této komise, kterou jsme již včera schválili, se dokážeme napříč politickými stranami dohodnout a najít politickou shodu právě při té přípravě krizových plánů na případná možná budoucí rizika.

Potvrdilo se, že tou nezranitelnější skupinou občanů, kteří potřebují pomoc, jsou samoživitelky a samoživitelé.

Ale problém je, v mnoha případech tyto samoživitelky, a většinou tedy skutečně ženy, přišly o výživné. Je tedy nejvyšší čas přijmout zákon o zálohovaném výživném.

Znova opakuji, že i v těchto případech je nastaven systém mimořádné okamžité pomoci, a zase k tomu jen pár faktů. Bylo zde zpochybňováno, že tato mimořádná okamžitá pomoc může být efektivní.

Tam je potřeba říci, že tato mimořádná okamžitá pomoc dorovnává propad příjmů tak, aby rodina měla na základní potřeby, tedy nájem, jídlo, hygienické potřeby.

Byla zde řeč, že některým byla jejich žádost zamítnuta.

Dávají se peníze na základní výdaje. V této chvíli je 11 % nezpracovaných žádostí, ale je to z důvodu, že nebyly dodány potřebné podklady. Pokud by někdo chtěl, tu debatu o tom můžeme dál vést.

Dnes odesílám interpelaci na pana ministra Plagu a ptám se, jak zajistí to, co mají lidé zajištěno Listinou práv a svobod, a to jsou rovné šance na vzdělání. Jak zajistí pro všechny děti, i pro ty, které zůstaly nyní trochu mimo vzdělávací systém jen proto, že neměly počítačové vybavení ani přístup k datům. Podle analýzy České školské inspekce, která mapovala toto v době pandemické krize, nouzového stavu, je to 16 % dětí na základních školách. To je nezanedbatelné procento. Podobné procento, je o něco menší, je ale i na středních školách. I na to se musíme podívat, i o tom musíme mluvit a musíme přijmout opatření.

A to, co možná si můžeme říct, že tato hrůza, která nás všechny svým způsobem potkala, která se dotkla každého člověka v této zemi, jestli něco přinesla, nějaké poučení a nějakou výzvu do budoucna, tak je to to, že se naše školy naučily, nastavily možnosti, jak pracovat online, jak využívat moderní počítačové techniky, jak využít ke vzdělávání digitalizaci. Já věřím tomu, že i to zvládneme do budoucna. Dovolím si shrnout. Pro mne jako sociální demokratku jsou nejdůležitější zdraví a životy lidí, obecně, zaměstnanost a pozice zaměstnanců z pohledu ekonomiky a prosperity země. To se daří v této chvíli podporovat programy Antivirus i všemi dalšími, které tato vláda již spustila a my jsme zde v Poslanecké sněmovně podpořili a odsouhlasili. Jistě hledáme ale cestu, to prostřednictvím pana předsedajícího paní zpravodajce, hledáme cestu, jak více pomoci ještě samoživitelkám, lidem se zdravotním postižením, v invalidních důchodech a dalších. Závěrem mi dovolte, abych řekla, že poděkování patří všem, kteří tvoří fungující stát. Já děkuji paní poslankyni.

Děkuji za slovo.